Já tomu nerozumím. Jako tady slyším z úst pana ministra, že Putin může za to, že máme vysokou energii.

Já nevím, jestli vám, ale mně už ty složenky přišly.

Děkuju. Děkuji.

Děkuji za dodržení času. Máme zde tři faktické poznámky. Pane poslanče, máte slovo. Ano, děkuji, pane místopředsedo. Já jsem si tam připravoval dole projev k dnešku, kde jsem se chtěl věnovat hlavně z pohledu dvojího metru na tu celou záležitost.

Ale teď jsem to nevydržel, tak jsem se přihlásil a něco řeknu už nyní.

Takže vy ty věci čtete, ale nás tady budete peskovat, že my máme psané texty. Za druhé, vy tady říkáte, že odborníci. Opakovaně to říkají a říkají to od února úplně totéž. A poslední poznámka. Tak to se fakt jako nikam nedobereme, to znamená, že vy budete mít absolutní pravdu a nikdo vás nesmí kritizovat.

Děkuji za slovo.

On to totiž řekl i pan ministr zahraničí, pan ministr Lipavský, a znovu to řekl pan ministr průmyslu. A já se ptám, vážení ministři, kde berete tu drzost, abyste nás, kteří mají myslím plné právo kritizovat vládu jako opozice, obvinili z toho, že jestliže si dovolíme něco říct proti vám, tak jsme podporovatelé Putina? Pane ministře, speciálně průmyslu, podporovatel Putina je ten, kdo dokáže nebo dopustí absolutní rozvrat veřejných financí, tady to, aby tisíce, možná stovky tisíc domácností upadly do bídy, na čemž usilovně pracujete.

A kdo si dovolí říct byť jenom jedno slovo, tak je podporovatel Putina. Proboha, kde to jsme? Víte, že normálně jsem klidný a snažím se to obracet v legraci, většinu svých příspěvků. Ale tohleto přece není možné. Jako vy tady, já si myslím, že už jste, pane ministře průmyslu, jeden z mála v této Sněmovně, a myslím, že i v koalici, který si myslíte, že to máte v ruce, to ministerstvo, že to děláte správně. Děkuji za dodržení limitu.

Ale proč už něco neděláme od toho března? Jako všichni víme, že ten plyn začal už někdy v listopadu loňského roku.

A my čekáme na nějaké září?

A ty už opravdu jsou... To nejsou otázky měsíců. To jsou otázky dnů.

Děkuji.

Děkuji vám, pane předsedající. Milí přátelé, chtěl bych reagovat prostřednictvím předsedajícího na pana exministra Brabce. Vy jste říkal, že pan ministr Síkela chce rozvrátit veřejné finance.